Já jsem zagongoval a přivolal jsem paní poslankyně, pány poslance.

A viděl jsem, že je zde zájem o odhlášení?

Výsledek: přijato.

A prosila bych ho zařadit dnes po pevně zařazených bodech. A teď dovolte, abych ho odůvodnila. Vážené dámy, vážení pánové, zítra to bude týden, co vláda schválila předběžný návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes ráno jsem se znovu dívala do elektronické knihovny legislativního procesu neboli do takzvaného eKLEPu, abych zjistila jen těžko uvěřitelnou skutečnost, že ani po týdnu Ministerstvo financí tento materiál do systému nenahrálo a neposkytlo ho tak ani Parlamentu, ani ostatním ústředním orgánům státní správy a jednotlivým rozpočtovým kapitolám, které přitom bez něj nejsou schopny splnit své zákonné povinnosti související s přípravou rozpočtu na další rok.